Najít muže, který bude pracovat v centru sociálních služeb za plat 17, možná 19 tisíc je téměř nemyslitelné.

Já bych naopak chtěla od paní ministryně slyšet příslib, co ona jako ministryně práce a sociálních věcí pro tyto lidi udělá.

Vy se tak maximálně umíte shodnout ve vládní koalici na tom, že budete zvedat platy státním úředníkům, na tom shodu máte, ale shoda na tom, abyste skutečně zvedli rozpočet v této oblasti a aby obce, kraje nemusely dodotovávat služby, které poskytují za stát, za nikoho jiného. My nejsme jako zřizovatelé, je to příspěvková organizace, povinni tyto příspěvkové organizace mít, ale protože se chceme jako komunální politici dobře starat o naše seniory a zdravotně postižené, tak děláme tuto práci za stát a stát se nám tady vysmívá a paní ministryně Marksová to ironizuje tak, že za to můžou vlády, které vládly před čtyřmi roky. Prosím, vzpamatujte se. Uvědomte si, v jakém roce jsme.

Děkuji za slovo. Už jenom krátce doplním svou předřečnici paní poslankyni Černochovou. Musím s ní souhlasit. Mně to připadá jako naprostá nehoráznost ze strany paní ministryně Marksové ohánět se tím, co tady bylo před čtyřmi lety. Chtěl bych připomenout paní ministryni, že bod, který dneska projednáváme, se jmenuje Krizová situace v sociálních službách v důsledku nedostatku personálu. Vážená paní ministryně, toto je váš výsledek, vašeho vládnutí, výsledek váš, výsledek sociální demokracie, výsledek hnutí ANO a výsledek strany lidové. Vy jste za čtyři roky nebyli schopni v tom něco udělat. Vy jste za čtyři roky nebyli ten stav schopni změnit. Vy jste za čtyři roky dokonce nepřišli ani s žádným řešením, s žádným návrhem, který by situaci změnil. Jediné, s čím jste přišli, je navýšení platů státních úředníků, navýšení počtu státních úředníků, to si myslím, že vám jde velice dobře.

Dovolte, abych na to ještě krátce reagoval. My jsme včera večer ukončili jednání, protože tady vládní koalice neměla potřebné kvorum při projednávání právě zákonů paní ministryně Marksové o sociálním bydlení. Z tohoto důvodu jsme přestali jednat. Museli jsme se scházet jako předsedové poslaneckých klubů a hledat nějakou dohodu, jak z toho ven. Nyní je další bod, středa odpoledne, není tady ani jeden ministr. Je tady nějaká vláda? Jsou tady nějací ministři, anebo na to totálně kašlou? Děkuji panu předsedovi klubu TOP 09.

Nic jiného mi jako předsedajícímu nezbývá.

Kolegyni Válkovou poprosím o posečkání, protože tady mám tři faktické poznámky.

Po panu poslanci Kořenkovi. Děkuji. Sám mám rodiče, který je postižený a vyžaduje 24hodinovou péči, takže vím, co to znamená, a podporuji každou pomoc sociálním službám.

Nebudu hodnotit, kdo za co všechno může. Já si myslím, že za těch třicet let si to občané a pracovníci sociálních služeb vyhodnotí sami.

Já si myslím, že je to ostuda této vlády!

Děkuji, pane předsedající.

Nadávat si tady, kdo co tady za jedenáct let udělal nebo neudělal, můžeme donekonečna, ale ničemu tím nepomůžeme. Takže pokud bude podrobná rozprava, tak to tam zkusím načíst a uvidíme, co dokáže vláda ještě zpracovat.